No, to máte pravdu.

Podívejte se, kolik tam máte vět o tom, jak je to potřeba projednat.

Ano, jednoduché to není, na tom se shodneme. Možné to je.

Takže tím, že jste ten návrh zákona dvakrát podali, jednou jako vláda, jednou jako poslanecký, tak jste vlastně dokumentovali, že tento přístup možný je, pokud jste ten návrh zákona mysleli vážně.

Taky to nepodával ministr životního prostředí, ten poslanecký návrh bývalý, ale bývalý ministr průmyslu, dopravy, obchodu a podobně. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře.

Ale argumentovat, pane ministře, tím, co jsme plánovali někdy před rokem...

Ta podstata, na kterou jste mi neodpověděl, je to, proč zadlužuje Ministerstvo dopravy, které to bude muset splácet, když to stejně vstupuje do státního dluhu, a tím pádem se v budoucnosti bude muset o to méně dát na rezort dopravy? To je přece úplně jednoduché a to je to, co mně na tom vadí. Děkuji.

Vy si fakt myslíte, že budeme tyto peníze brát na úkor dopravní infrastruktury? Hledáme levnější finanční nástroj, to by mělo být ve společném zájmu. Říkal jsem, že ho použijeme, pokud to bude výhodnější než emise státních dluhopisů, nic víc, nic míň.

Takže my jsme zdědili vnitřní dluh, je to pravda.

A takhle se podle mě nedá rozpočtovat. Když uzavřu smlouvu, je to mandatorní výdaj. A víme, že nemohou být jednotné smlouvy, to není žádné překvapení. Takže to je věc, která v tom prostě chyběla.

Já si dovolím reagovat na vystoupení pana ministra financí. On určitě moc dobře ví jako bývalý primátor, že základním a nejdůležitějším dokumentem je vždy rozpočet, je to základní kuchařka, kterou se pak řídí všechny rezorty, všechny organizace v následném roku 2023.

Zároveň tady pan ministr financí řekl, že všichni ministři jsou při projednávání kapitol státního rozpočtu. My tady dneska schvalujeme nejdůležitější zákon roku a podívejte se za mě, kolik je tady ministrů při schvalování zákona ve třetím čtení? Myslím si, že tato vláda má nejvíc ministrů a já si pořád troufnu říct, v historii České republiky osmnáct ministrů a já jsem prostě přesvědčena, že když se takovýto zákon schvaluje, že by tady ministři měli být a měli by poslouchat opoziční i vládní poslance, protože to je opravdu nejdůležitější zákon. Takže i když jsou při vašem projednávání, tak si myslím, že by především měli být při projednávání zde v Poslanecké sněmovně.